Samozřejmě chápu to tak, že cílem je především oddělit a odložit vznik Nejvyššího stavebního úřadu, krajských stavebních úřadů coby orgánů státní správy.

Povolovací proces je jeden z nejdelších na světě, uvědomme si to, a nový zákon má mimo jiné sjednotit postupy, zabránit možnému ovlivňování stavebního řízení, zajistit dodržování lhůt. Lidé prostě chtějí, aby stavební řízení bylo rychlé, jednoduché a levné, a to stavební zákon umožňuje. Jedná se o právní normu, na kterou se velmi dlouho, opravdu velmi dlouho čekalo a jejíž vznik provázela široká odborná debata.

Nový stavební zákon počítal s vydáním nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu a ta měla sjednotit podzákonné právní předpisy a zajistit, aby se požadavky na výstavbu uplatnily též u kulturních památek, staveb v památkových rezervacích nebo památkových zónách. Navrhovaný sněmovní tisk neobsahuje informace o tom, zda bude tato vyhláška vydána i u této novely, případně v jaké podobě.

Stav, kdy bude nový stavební zákon účinný, ale většina procesů bude probíhat podle dosavadních právních předpisů, způsobí zmatek a právní nejistotu. Je otázkou, zda je stav, kdy bude zákonem stanovena povinnost postupovat podle zákona, který je již neúčinný, zatímco zákon, který jej nahrazuje, bude plně účinný, zda je v souladu s ústavním pořádkem. Děkuji vám za pozornost. Pane poslanče, děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři a pane předsedající.

Měli jsme vše připraveno včetně financí, včetně všech věcí, ale stavební řízení nám trvalo až do roku 2019.

Navíc dojde ke sjednocení pravidel a i možnosti zastupitelnosti.

Děkuji. Děkuji paní poslankyni. Poprosím dalšího, kdo je přihlášený, a to je pan poslanec Ladislav Okleštěk. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Občan se už nebude muset bát, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá a úřady si jeho případ mezi sebou budou přehazovat jako horký brambor.

Současný institucionální model stavebního úřadu je nepřehledný a komplikovaný, jelikož kromě obecných existuje i řada speciálních stavebních úřadů pro různé druhy staveb, jako jsou speciální, vojenské, drážní a vodoprávní. Nová státní stavební soustava přenáší stavební úřady přímo pod stát a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem a se Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem, který bude zároveň řešit zákonem vyhrazené stavby, jako jsou například dálnice či letiště.

V první řadě ministerstvo vyvine veškeré úsilí, aby všichni úředníci vykonávali svou činnost ve stejných budovách, kde v současné době pracují. Pokud nebude uzavřena dohoda mezi státem a územními samosprávnými celky, teprve poté se bude jednat o jiných, nových, vhodných prostorech formou pronájmu. To je taková reakce spíš na to, že lidé nebudou vědět, kam mají chodit. V zájmu ochrany přírody i památek do nové stavební soustavy nebudou zcela integrovány žádné dotčené orgány, respektive takové orgány, jako je Agentura ochrany přírody a krajiny, v otázkách zvláště chráněných území, nově se však bude vyjadřovat jen jediným dokumentem, a ne několika, jak bylo běžné doposud. Orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče. Do Nejvyššího stavebního úřadu nebude integrován Hasičský záchranný sbor. Žádný z těchto orgánů se však nevyhne přísnému dodržování lhůt, protože i pro ně bude platit fikce souhlasu. To je číslo, které stojí za zmínku, skutečně, 7 000 úředníků. Díky zjednodušení stavební agendy a její digitalizaci by práci mělo být schopno vykonávat pouze 4 000 až 5 000 zaměstnanců, to je 25 až 30 % úspory pracovních sil. Úředníci vstoupí do služebního poměru. a budou navíc jednotně metodicky vedeni. Tím se zamezí chybným úředním postupům, a tudíž dojde k urychlení procesu žádostí. Dnes stavebník obvykle potřebuje územní rozhodnutí a stavební povolení, nezřídka i vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. S novým stavebním zákonem bude potřebovat pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu. Stavební úřad bude vyřizovat téměř všechny dokumenty, které si dnes zajišťuje stavebník sám.